Nyní v rozpravě pan kolega Petr Bendl, připraví se pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, vážený pane senátore, jsem přesvědčený o tom, že novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu je potřebná.

Proto došlo k tomu zdražení. Takže když dnes mluvíme o slevě, není to tak úplně přesné. Myslím, že brzdy už není třeba. Už není třeba toho astronomického zdražení vynětí ze zemědělského půdního fondu a můžeme se v klidu vrátit do polohy, ve které jsme byli v minulosti, neboť taková zvěrstva, jaká se udála, už se stát nemohou.

To považuji za chybu i v případě, že to tak dnes dopadne, protože veřejně prospěšné stavby zpravidla investují města, obce, kraje a v okamžiku, kdy jim odsouhlasíte výrazné zdražení vynětí ze zemědělského půdního fondu, tak co udělají? Přijdou na stát a řeknou: Státe, musíš dát nějakou dotaci, protože my to nejsme schopni ze svého rozpočtu zafinancovat.

O zemědělský půdní fond a o jeho ochranu se vedou tvrdé debaty v okamžiku, kdy jednotlivá města a obce, případně kraje vyjednávají se zainteresovanými ministerstvy či s orgány ochrany přírody. Takže není pravdou věta, která tady zazněla, že stát nemá a neměl šanci ovlivnit zábor zemědělského půdního fondu. Opak je pravdou. Stát velmi vstupuje do diskusí a debatuje s jednotlivými obcemi, když projednávají své územní plány, kde je možné rozvoj obce pustit a kde naopak nikoliv.

Tato novela v podstatě jenom říká, kolik se za to má zaplatit.

V případě veřejně prospěšných staveb znovu podotýkám, jsou to města a obce, a jsou to těžce vydiskutované rozvojové plány měst a obcí právě s orgány ochrany přírody a krajiny.